Děkuji, pane zpravodaji, a prosím, abyste zaujal místo vedle pana předkladatele. Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Tejc, po něm pan poslanec Fichtner, pan poslanec Blažek, pan poslanec Hovorka.

Takže pokud chcete být na tabuli, tak prosím písemně u stolku vlevo.

A důvody jsou následující. Za prvé, jsem velkým obhájcem parlamentních vyšetřovacích komisí jako takových. Myslím si, že zkušenosti z jiných zemí ukazují, že to je velmi silný nástroj na vyšetření a pojmenování věcí, které by jinak pojmenovány nebyly.

A bohužel pověst komisí je taková, jaká je.